Dobrý den, děkuji za slovo.

Vážená paní místopředsedkyně Sněmovny, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tu otázku, protože teď je opravdu velmi důležité, abychom vysvětlovali a konkretizovali svoje záměry. Musím říct, že jsem se hned po svém nástupu snažil detailně proniknout do stavu příprav těch revizí rámcových vzdělávacích programů a právě v těchto hodinách a dnech bych měl obdržet první výstupy z pracovních skupin, které se věnovaly těm jednotlivým oblastem.

Umím si ale představit samozřejmě, že politická diskuse dospěje k nějakému jinému modelu. Z mého pohledu ještě důležitější je to, aby byla prodloužena povinná školní docházka alespoň do 16 let věku, jak je to ve většině evropských zemí, což by mělo mít pozitivní efekt zejména pro ty, kteří dnes ani nezkusí do sekundárního školství vstoupit.

Na druhé straně to neznamená, že by práce, která byla vykonána, byla jakkoliv znehodnocena, protože jsem opravdu přesvědčen o tom, že pokud bychom přistoupili ke zkrácení základní školy na osm let a třeba těch kapacit využili pro přípravné třídy, které by mohly lépe ošetřit odklady než dosavadní model pobytu v mateřských školách, tak to otevírá prostor pro to, abychom začátek střední školy uchopili jinak, nově a opravdu ošetřili některé věci až na tomto stupni, a tím pádem by nemělo dojít k tomu, že bychom opustili výchozí tezi, že má být obsah spíše redukován, než že bychom ho zhušťovali a zvyšovali nároky na děti. Takže já se těším na výsledek odborné i politické diskuse o tomhle modelu. Měli bychom rozhodnout poměrně brzy, abychom mohli do zadání pro revize vzdělávacích programů vnést jasno. Já jsem si vědom toho, že tady nemůžeme dlouho otálet, ale předpokládám, že intenzivní politická, odborná diskuse může dospět k závěrům relativně rychle. Není tomu tak.